Děkuji za slovo. Dovoluji si navrhnout, abychom zbývající body vyřadili z programu probíhající schůze. To je procedurální návrh, o kterém budeme hlasovat. Pardon, mám tady ještě zpochybnění minulého hlasování pro stenozáznam. Pan místopředseda, než dám hlasovat o procedurálním návrhu. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Pouze pro stenozáznam. Děkuji panu místopředsedovi. A nyní tu máme procedurální návrh na vyřazení zbývajících bodů této schůze, o kterém dám hlasovat. Zahajuji hlasování o vyřazení zbývajících bodů schůze. Kdo je proti?

Konstatuji, že jsme vyřadili zbývající body 16. schůze Poslanecké sněmovny. Procedurální návrh byl přijat. Končím tedy 16. schůzi Poslanecké sněmovny.